On má určité omezené pravomoci, on má doplňovat činnost složek těch států, které nezvládají migrační toky, a má jim pomáhat. Ale ta nadřazená složka je vždy ta složka daného státu Řecka, Itálie, Malty a podobně.

Jaké bude mít pravomoci, to už samozřejmě potom záleží na tom, jak se jednotlivé členské státy dohodnou a jak tyto pravomoci schválí. V současné době je to tak, že prostě Frontex pouze a jenom pomáhá.

Každopádně my teď stojíme před problémem, jak evropskou hranici zajistit, a to velmi úzce souvisí s financemi. Nová Evropská komise navrhla poměrně razantní navýšení prostředků na bezpečnost a v rámci toho samozřejmě razantní navýšení prostředků zejména na ochranu vnější hranice Evropské unie. Samozřejmě to souvisí s tím, že požaduje navýšení, personální navýšení této agentury na ochranu hranic, ale také s jinými záležitostmi, které možná nejsou tolik vidět. My jsme na evropském výboru ten návrh rozpočtu, spíše víceletého finančního rámce, tedy toho rámce pro další rozpočty na sedmileté období, diskutovali a většinově jsme se usnesli na tom, že bezpečnost našich občanů je největší priorita a tato priorita musí být odražena i ve finančních prostředcích, které jsou na ni věnovány ze společného rozpočtu.

Prostě uvědomme si a doufám, že teď si to všichni uvědomujeme že bezpečnost je ta nejvyšší priorita, a že pokud chceme mít prosperitu v Evropě a chceme si tady klidně žít, tak hlavně musíme zachovat Evropu bezpečnou. Já si vzpomínám, a vracím se k tomu, že jsem tady druhé volební období a druhé volební období jsem předsedou výboru pro evropské záležitosti, jak jsme diskutovali s tehdejšími eurokomisaři, kdy jsme my dokončovali naše vlastní aranžmá rozdělování evropských dotací v rámci České republiky, v rámci jednotlivých operačních programů.

A ona říkala: tehdy mě nikdo neposlouchal, všichni si hráli své národní zájmy. Každý premiér chtěl přijít domů prostě s kusem masa já jsem vám zajistil dotace. A zajistili ty dotace, měli jsme jich tady dost, Česká republika každý rok plus minus 60, 70 miliard čistého po odečtení našeho příspěvku. Ale je to částečně na úkor ochrany našich hranic.

Já si myslím, že toto je krátkozraké. Já si vám dovolím ocitovat: